Dle výzkumu 22 % občanů souhlasí s tím, aby se užívání konopí společensky tolerovalo a nebylo trestně postihováno. Zase v důvodové zprávě není zmíněno.

Čím je dáno, že lidé nebudou pěstovat konopí vysokoobsahové? Jak konkrétně? Argumentace, že legalizací samopěstování se ušetří na výdajích na kontrolu a represi: z mého pohledu naprosto zavádějící. Kontrola, kdo pěstuje a zda skutečně pěstuje pouze pět rostlin, by vyžadovala spíše výdaje na kontrolní činnost. V kalkulaci samotné není započítána skutečnost, že užívání konopí může mít negativní dopady ve zdravotní a sociální oblasti. Zejména dopady týkající se snížené studijní a pracovní aktivity mohou mít vliv na výdaje státu s tím spojené. Návrh uvádí, že úplný zákaz pěstování konopí, jako je tomu v současnosti, zabraňuje účinné prevenci a kontrole užívání konopí dětmi a mladistvými. Opět není zmíněno.

Kolik je to vlastně osob?

Užívání marihuany má svá rizika.

Co vlastně může užívání marihuany způsobit?

Jedná se o změnu chování a vnímání.

Někdy mám pocit, že i tady se ztrácíme.

A co budeme dělat s dlouhodobými riziky, která jsou tady taky?

Poškození mozku.

Zvýšení spotřeby konopí totiž bylo spojeno s horšími výsledky testů jak v daném roce, tak v roce následujícím. A to by mohlo samozřejmě znamenat netvrdí výzkum, že to znamená, tvrdí, že to by mohlo znamenat že marihuana může mít na fungování mozku dlouhodobější dopady, než jsme si mysleli.

Dlouhodobou paměť, díky které jsme schopni informace si vybavit i po delší době, a sebekontrolu, kupříkladu schopnost odolat škodlivým impulzům.

Bylo to od nula, což znamenalo nikdy, do pěti, což znamenalo denně.

Při vyhodnocování byl zohledněn dokonce i rodinný příjem, pohlaví, etnicita a to, zda dospívající žil s oběma biologickými rodiči. Ukázalo se, že žáci užívající marihuanu během monitorovaných čtyř let měli častěji horší výsledky týkající se pracovní paměti vnímání, sebeovládání právě v porovnání s těmi, kdo konopí neužívali. U mladších žáků se přitom souvislost mezi užíváním návykových látek a výsledky testů projevovala ještě výrazněji. Oproti tomu častější spotřeba alkoholu během čtyřletého období sice souvisela s horší pracovní pamětí, vnímáním a sebekontrolou, změny v konzumovaném množství se však na výsledcích testů nijak nepodepsaly. Možná i proto, že ten alkohol je horší už od začátku. Vědci konstatovali, že byli překvapeni, že dopady marihuany byly výraznější než u alkoholu, a taktéž byli překvapeni přetrvávajícími dopady, tedy nevratnými. I když mladý člověk snížil spotřebu, stále bylo možno pozorovat vliv i o rok později. Já osobně bych vám tady těch výzkumů mohl číst mnohem víc, nicméně určitě bude ještě velký prostor pro diskuzi.

Proč si Piráti berou jako rukojmí lidi, kteří potřebují konopí pro zlepšení svého zdravotního stavu či zmírnění bolesti? Proč nezmiňují rizika?